Návrh na volbu Veřejného ochránce práv První kolo proběhlo dnes před polední přestávkou a já prosím předsedu volební komise, pana poslance Martina Kolovratníka, aby zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Ale sami tušíte, že budeme rychlí, protože je domluvena opravdu pouze jedna volba, nebo jeden volební bod, a jsme v druhém kole, to znamená bez rozpravy.

V souladu s volebním řádem jsme tedy zúžili počet kandidátů na dva, tedy na dvojnásobek počtu neobsazených míst. Do finále, z kterého teď budete vybírat, postoupil pan Stanislav Křeček, který je nominován prezidentem republiky a v prvním kole získal 66 hlasů. Ten byl nominován Senátem a v prvním kole získal 47 hlasů. V tuto chvíli je volební místnost připravena na vydání volebních lístků.

Děkuji.